Zde mám také pozitivní stanovisko od paní ministryně, za což děkuji.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Radek Vondráček, poté paní poslankyně Kovářová.

Ano, děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 3228.

Také je nutné zmínit, že poradci prezidenta republiky se často při pracovních i neformálních jednáních setkávají s osobami, které splňují podmínky lobbisty a také tak vystupují. Není ani sporu o tom, že právě poradci mají významný vliv na představitele moci výkonné a na druhé straně sami mohou být ovlivňováni třetími osobami. Proto je nutné, aby byla na těchto úrovních zajištěna transparentnost. Paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Jan Jakob.